Čeští občané, vojáci i civilisté, ale prokázali tváří v tvář německé okupaci a německé vojenské moci mimořádné hrdinství a odvahu jak v zahraničí na válečných frontách, v různých protinacistických armádách, tak především v domácím odboji, kde byla situace zdaleka nejtěžší. A toto je důvodem pro druhou námi navrhovanou změnu, kterou je přejmenování významného dne 18. června ze současného Dne hrdinů druhého odboje na Den hrdinů odboje proti německé okupaci českých zemí. Pojem druhý odboj je v současné době již dost neurčitý, neadresný, neutrální a také ve všeobecném povědomí stále méně známý, zejména co se týče mladších generací, a i zde v tomto případě platí argument o bezprecedentním nepoměru tohoto protiněmeckého protinacistického odboje ve vztahu k jiným historickým typům našich českých a československých odbojů.

Prosím vás proto o zařazení tohoto bodu jako čtvrtý bod této schůze.

Paní poslankyně, prosím. Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já bych si dovolila zařadit bod s názvem Komunikace nekomunikace a arogance této vlády.

Nejenom že tady pan ministr vnitra nebyl, to bych určitě měl k tomu důvody, ale když tady chce předstoupit před tuto Sněmovnu a chce něco nechat schválit v devadesátce, to znamená ihned, tak bych předpokládala, že s námi bude komunikovat, a především že nám řekne, na co bude těch 8 miliard použito, jakým způsobem tedy ta Česká pošta bude zachráněna. My jsme byli zvoleni občany jako vy, ostatní poslanci, a my jsme zodpovědní za finanční prostředky.

Takže na to budeme dávat těch 8 miliard?

Žádnému městu nebylo umožněno, aby si pobočku provozovalo samo prostřednictvím Pošty Partner, tak jak to bylo v minulosti umožněno jiným městům a obcím, především menší velikosti.

Já bych ještě pochopila, kdyby ministr vnitra za námi přišel a řekl: Ano, já vám představím ten transformační plán.

Děkuji vám za pozornost.

Paní poslankyně má také dva body. Tak, paní poslankyně, já vám rovnou dám deset minut, ano? Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si myslím, že těch deset minut nevyužiju, ale dovoluji si navrhnout na program této schůze Sněmovny předřazení projednání dvou bodů, které dlouhodobě považuji za zásadně důležité z hlediska nutnosti a potřeby akutní pomoci dvěma ze sociálně nejohroženějších skupin našich spoluobčanů.

Pokud by se tehdy zachovali v zájmu zdravotně postižených, mohl by být tento návrh zákona již nyní Sněmovnou klidně schválen, mohl by platit a pomohl by tak našim zdravotně postiženým spoluobčanům. Ještě doplním, a je to velmi důležité, že vláda rovněž od letošního ledna změnou úhradové vyhlášky zvýšila ceny všech sociálních služeb pro tyto zdravotně postižené občany, což vede opět jen k dalšímu zhoršení kvality jejich životů i ke zhoršování, zároveň samozřejmě s tím, i jejich zdravotního stavu, což je na tom celém to nejhorší. Možná někdo z vás nevíte, kolik činí příspěvek na péči pro zdravotně postižené dospělé osoby v I. stupni závislosti, tedy pro osoby, které nejsou schopny vykonávat až čtyři základní životní potřeby. Vážené kolegyně, vážení kolegové, je to pouhých 880 korun měsíčně.

A dále si dovolím navrhnout zvýšení rodičovského příspěvku, což je bod číslo 80, sněmovní tisk 266.